My jsme požádali Senát o doručení nebo návrh nové nominace, kterou dnes jako Poslanecká sněmovna máme posoudit. Poslanecká sněmovna tedy dnes má provést tajnou volbu člena nominovaného Senátem. Člen Národní rozpočtové rady, pokud tedy dnes bude zvolen, se následně ujímá funkce složením slibu do rukou předsedkyně Poslanecké sněmovny. Konstatuji, že volební komise projednala tento návrh Senátu 14. října a přijala ho do svého usnesení per rollam číslo 76 ze dne 14. října, kde tuto nominaci přijímá.

Děkuji, pane předsedo. Není tomu tak, rozpravu končím. Není. Přistoupíme tedy o předneseném návrhu na volbu tajnou.

Kdo je proti?